Ústní interpelace

Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prvně bych vám rád poděkoval za to, že vláda se korupčními kauzami současného předsedy Rafaje začala konečně zabývat. Upozorňoval jsem vás na tuto problematiku již od července, a to minulého roku.

Především bych rád věděl, zdali vláda podala formální návrh na odvolání předsedy Rafaje, nebo mu byla dána neformální možnost rezignovat sám. Pokud má předseda Rafaj rezignovat sám, rád bych se pana premiéra zeptal, k jakému dni vláda počítá, že se tak stane. A konečně bych rád věděl, jak vláda plánuje postupovat v případě obsazení postu předsedy monopolního úřadu. V tomto ohledu bych rád sdělil svůj názor, že jedině otevřeným výběrovým řízením lze veřejnosti navrátit důvěru v rozhodovací činnost úřadu.

Budu se těšit na odpovědi. Tak já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený nepřítomný pane premiére, já bych se chtěl zeptat na jednu věc, která se týká teď aktuálně probíhajících kampaní do krajských voleb.

Asi nejkřiklavější je ten případ v Kolíně, kdy takto poskytovali zaměstnanci jedné ze služeb i seniorům v té terénní službě, s tím, že shodou okolností tady tu službu vede zastupitelka za hnutí ANO. Naopak to považuji za důležité.

A chtěl bych se vás proto, pane premiére, zeptat, jestli tady ten případ, když to vztáhnu jenom na ten Kolín, je individuální selhání jednotlivce, což se prostě stává, anebo je to nějaká součást ucelené strategie hnutí ANO. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

A zajímá mě, zda se i po dalším téměř roce něco pohnulo, nebo stále bude ta odpověď bohužel negativní.

To se pak změnilo.

A přitom na Slovensku to vyřešit dokázali. Na Slovensku dokázali vyřešit námitky, o kterých se píše v odpovědi pana premiéra.

Takže a tohle je moje otázka. Pane premiére, psal jste mi: Analyzujeme možná řešení, která by problémy odstranila.

Opravdu to jde. Děkuji. A nyní paní poslankyně Kovářová bude interpelovat ve věci dětských skupin v ohrožení. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane premiére, vláda v minulých měsících předložila návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny doplňují systém předškolní péče, který nejsou mateřské školy schopny plně zajistit. V některých regionech mateřské školy kapacitně nestačí, či naopak nejsou v dané obci zřízeny. V České republice byla vybudována v minulých letech síť dětských skupin, která doplňuje právě tyto nedostatečné kapacity předškolních zařízení a vytváří nový systém péče pro děti od jednoho roku, jejichž rodiče se chtějí zapojit na pracovním trhu. Nyní ovšem hrozí jejich zánik kvůli nezajištění pokračujícího financování.

To by mělo za následek také ztížený návrat matek do práce, případně práci na částečný úvazek.

A jaké kroky budete činit pro zajištění financování dětských skupin i v následujících letech? Děkuji za odpověď. Děkuji.